Čili to jsou ty klíčové změny, které prošly nebo s kterými se nám návrh novely exekučního řádu občanského soudního řádu vrací z půdy Senátu.